Je to větší množství různých starších druhů průkazů vydávaných v období předchozích let. Informace, které máme: pokud majitelé podají žádost včas, tedy do konce června, nový průkaz ještě dostanou zcela zdarma. Intenzita hluku v sále je natolik vysoká, že vám sotva rozumím i já, a to dávám poměrně bedlivě pozor, takže poprosím všechny, kteří se nechtějí věnovat novele o vnitrozemské plavbě, aby přenesli své diskuse mimo sál. Děkuji, pane předsedající. Vážím si toho, že posloucháte pozorně mé vystoupení, které už bude u konce.

Je tady potřeba, aby si lidé včas zašli osobně na pobočky Státní plavební správy. Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně. Další s přednostním právem se přihlásil pan ministr kultury. Pane ministře, máte slovo.

Proto ten návrh na zkrácení na 30 dnů. Děkuji, pane ministře. Eviduji váš návrh na zkrácení projednávání tohoto bodu ve výborech na 30 dnů. Jsme v obecné rozpravě, chci se zeptat, jestli se ještě někdo do obecné rozpravy k tomuto bodu hlásí? Nikdo takový není, obecnou rozpravu tedy končím. Není zájem. Nezaznamenal jsem žádný návrh na vrácení ani zamítnutí předloženého návrhu, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Nikoho nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby... Všechny jsem vás odhlásil a prosím, abyste se svými identifikačními kartami znovu přihlásili.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takové usnesení? Kdo je proti? V hlasování číslo 48 bylo přihlášeno 137 poslanců, pro návrh hlasovalo 134, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Není tomu tak, nebudeme tedy o tom ani hlasovat. Protože zazněl návrh na zkrácení projednávání ve výborech, a sice na 30 dnů, s tímto návrhem se vypořádáme prostřednictvím hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? V hlasování číslo 49 bylo přihlášeno 137 poslanců, pro hlasovalo 80, proti 35. Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu na projednávání ve výborech, a to na 30 dnů. Tím končím projednávání bodu číslo 16, respektive jeho první čtení.